Děkuji, paní předsedající. Já tedy řeknu, že já spokojena, pane ministře, nejsem. Chápu, že něco nemáte k dispozici. Ale takhle to opravdu v té vaší odpovědi není. Tam popisujete nějaké věci, které jste z něčeho vytrhli, zjevně musíte mít nějaké podklady k dispozici, jinak byste to tak nemohli napsat. Takovou odpověď bych prosím očekávala. Takže to opravdu není pro mě odpověď. Já jsem tento dotaz slyšela od kolegyně, která opravdu se zabývala tím, že některé obce neobdržely žádné informace. Skutečně ta taktika, tady se shodneme na tom, že odpověď je samozřejmě odpovědí, to nemůžu rozporovat, nicméně zda to tak bylo správné, zvolit tento postup, že se vykašlu na ty malé obce, to se domnívám, že ne. Nicméně konstatuji, že odpovězeno v tomto bodě tři bylo.

To tam není. Skutečně pro mě je Česká pošta, já možná budu trošku jinak než kolegové, samozřejmě doručujeme dopisy různé, ale to, co je docela... Jenom dokončím podstatné pro fungování státu. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová a připraví se paní poslankyně Knechtová. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat na pana ministra, když říkal, že bylo jednáno. To musím potvrdit, že ano, že Pošta jednala s městy. Třeba říkám, my jsme statutární město, a šlo nám tam o jednu poštu, která je v současné době v nemocnici a je velice vytížená, a ze začátku bylo deklarováno, že to bude za symbolickou korunu.

Také děkuji A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Knechtová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Také děkuji. A další s faktickou poznámkou paní poslankyně Ožanová. Prosím.

Děkuji, paní předsedající. Děkuji kolegyni Knechtové, že panu ministrovi toto řekla. Domnívám se, když k tomu došlo v Jihomoravském kraji, že k takovéto situaci došlo i ve více krajích České republiky. A skutečně ta interpelace nemá za účel jenom kritizovat, ale i navést k tomu, aby do budoucna k takovým situacím nedocházelo, abyste opravdu zvážili, jak komunikovat se starosty, jak komunikovat v takovém případě u takovýchto věcí, které se dotýkají mnoha obyvatel. Domnívám se, že byste mohl působit i na Českou poštu v tom smyslu, aby se chovala lépe, protože popis těch schůzek, které měli starostové opravdu s Českou poštou, je fakt tristní. To nebylo jednání. Přišlo: my vám to zrušíme, končíme, říkejte si, co chcete, bude to tak! Já se domnívám, že určitá míra slušnosti a ohleduplnosti byla namístě, minimálně vyslechnout, a prostě trochu méně arogantního chování vůči těm starostům.

Já nevím, zda budu navrhovat, zatím nenavrhuji, že odpověď nebyla dostatečná. Pro mě fakt nebyla dostatečná. Ale domnívám se, že ani žádným hlasováním nezměním to, že prostě i příště nebude odpověď dostatečná, vykašlete se na to, nebylo to kompletní. Promiňte, opravdu ne. Nebudu nechávat o tom hlasovat. Děkuji. Také děkuji. Já se omlouvám, pane ministře, ale před vámi jsou ještě dvě faktické poznámky. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo.

Tak položme si otázku kdo stojí v čele rezortu Ministerstva vnitra?

Protože já bych od vás očekávala, že byste jako ministr vnitra řekl České poště: Ano, něco jste předložili.

Takže pak se stávají ty věci v tom území, že se navrhly zavřít pošty, které nejenže měly třeba hodně poštovních transakcí, ale jsou bezbariérové, a další úskalí, která v žádném případě ta Česká pošta asi nevěděla! Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.

Tak já vám řeknu jeden stručný případ z našeho města.

Tu informaci jsem si získal jenom jako zastupitel a u nás ve městě Pardubice.